Tady na toto existuje řešení. To řešení už přede mnou vystupující sdělili a dle mého názoru ve světě je dostatečně zdokumentováno, jak postupovat. V tom krajním případě si dokážu představit prostory bez obsluhy, kdy prostě ten, kdo si chce zakouřit, si to své kafe, které si objednal, odnese z prostoru, kde se nesmí kouřit, do toho uzavřeného větraného prostoru, kde si je s chutí vypije, byť nekuřák by do toho prostoru nevstoupil. Ano, chápu ten postoj.

Prostě jsou to lidé, kteří vnímají, že kouření není zdravé, je špatné, působí špatným příkladem, a vzali si za cíl proti němu bojovat. Tyto lidi poznáte docela zřetelně, protože jim opravdu jde o to, aby se v této konkrétní věci něco změnilo.

Hledí na to, jestli ten zákon je mediálně zajímavý, jestli je mediálně nebezpečný a jestli by mohl sloužit ke zviditelnění. Ty lidi poznáte podle toho, jak se chovají před mikrofonem a jak se chovají v zákulisí této Sněmovny. A já si myslím, že zákony, které tato čtvrtá skupina přijímá, jsou v přímém rozporu se zájmy této společnosti. A nebudu opakovat argumenty, které tady moji předřečníci říkali, nebudu opakovat faktické návrhy a změny a nebudu s nimi polemizovat nebo je podporovat.

Děkuji vám za pozornost a v podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacím návrhům. Já vám děkuji. S přednostním právem pan zpravodaj Jaroslav Krákora. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já budu velice stručný.

Nikoho nevidím.

Není tomu tak. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Eviduji několik přihlášek. První do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jan Klán. Připraví se pan poslanec Pleticha. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Jak již jsem avizoval ve své obecné rozpravě, přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům, které reflektují modely z Rakouska a Slovenska.

Zároveň chci načíst jeden pozměňovací návrh, a to v hlavě druhé § 3 odst. 3 navrhuji vypustit. Je totiž technicky obtížně realizovatelný. Nyní tedy pan poslanec Pleticha. Prosím. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5132.

Tato regulace dopadá například na dopravní letadla, je jedno, jestli našich dopravců, nebo zahraničních.